Co to je, jsem již komentoval předtím.

Tento pozměňovací návrh předkládám ještě s kolegyní poslankyní Krutákovou a s kolegyní poslankyní Pekarovou Adamovou. Podobně jako pozměňovací návrh poslance Schillera tento návrh zjednodušuje proces odvádění poplatku za ukládání odpadu na skládku a měl by motivovat obce k navýšení třídění komunálních odpadů. Vládní návrh tzv. třídicí slevy nemusí být pro mnoho obcí dostatečně motivační.

Pokud tedy obec zjistí, že není stanovené úrovně schopna dosáhnout, nemá motivaci výrazně zlepšovat třídění odpadů na svém území.

Proto navrhuji, aby se sleva odvíjela od produkce směsného komunálního odpadu a objemného odpadu v přepočtu na obyvatele. Vládní návrh i jiné pozměňovací návrhy motivují obce, aby se snažily započítat do vytříděných složek komunálních odpadů i materiály, které bohužel nejsou odpadem. Problém u jiných pozměňovacích návrhů také představuje započítávání domácího kompostování, které není fakticky možné zkontrolovat a muselo by se řešit odhadem nebo hrubým výpočtem. Tento pozměňovací návrh naopak motivuje obce k hledání nejméně nákladných způsobů, jak odklonit biologicky rozložitelné odpady ze skládkování.

Podle tohoto pozměňovacího návrhu budou mít motivaci snižovat produkci směsných komunálních a objemných odpadů naprosto všechny obce.

Celkové množství odpadů, na které se vztahuje v kalendářním roce sleva, se vypočte jako násobek počtu obyvatel obce a množství odpadu na jednoho obyvatele uvedeného v tabulce pro každý kalendářní rok, ve kterém nastane poplatkové období. Kolegyně, kolegové, tohle byly všechny mé pozměňovací návrhy ke sněmovnímu tisku 676. Děkuji za pozornost. Já také děkuji. Pan poslanec Adamec a pan poslanec Holík.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Takže je potřeba to říkat všechno. Co se týká spaloven, ano, bude se vozit do spaloven, rozumím tomu.

Na druhou stranu cíl nejsou spalovny. A tady padla na začátku otázka, co chce občan.

Děkuji a s další faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Holík. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, já jsem si velice pečlivě vyslechl zprávu kolegy Elfmarka.

Chybí mi tam jeden. My bychom měli převychovat současnou generaci a vychovávat novou, aby tato generace byla připravena využívat prostředky z recyklátů. Když se vrátila, tak jsme před Vánoci kupovali obálky a přání.

A takto bychom měli uvažovat i my.